Je to z toho důvodu, že už to původní přihlášení pro vás znamená, že jste prezentováni, že jste účastni toho dne a není třeba dalšího podpisu nebo omluvy atd. Navazuje to na to, že jsme pověřili orgán Sněmovny, organizační výbor, aby vedl evidenci a statistiku docházky. Takže já vás teď na začátku odhlásím, a teď když se přihlásíte, tak jste se odprezentovali během schůze.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z dopoledního jednání pracovní důvody, Jan Hamáček do 11 hodin pracovní důvody, Jana Maláčová zahraniční cesta, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Miroslav Toman pracovní důvody, Adam Vojtěch zahraniční cesta.

Dnešní jednání zahájíme bodem 157, kterým je odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.